f) jednacího řádu Poslanecké sněmovny bez zbytečného odkladu, tak aby umožnila jeho včasné projednání. Prosím, pane ministře. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, předchozí souhlas obou komor Parlamentu s návrhy určitých rozhodnutí orgánů Evropské unie je nutnou podmínkou pro to, aby s takovými návrhy mohl zástupce České republiky vyslovit při hlasování v Radě souhlas. Předložený návrh rozhodnutí Rady mezi tyto předpisy podle jednacího řádu Parlamentu patří, a to kvůli zvolenému evropskému právnímu základu.

Na léta 2014 až 2020 bude financování projektu v této oblasti upravovat nové nařízení, které zřizuje Fond pro vnitřní bezpečnost se dvěma součástmi, za prvé pro policejní spolupráci a pro ochranu hranic. Česká vláda nemá k návrhu rozhodnutí Rady žádné výhrady, neboť jde čistě o legislativně technickou reakci na přijetí nových předpisů pro další finanční perspektivu a finanční období. Přijetí návrhu rozhodnutí Rady nebude mít žádný dopad na právní řád a nebude spjato se žádnými přímými důsledky pro státní rozpočet. Staré projekty se dokončí na základě přechodných ustanovení, nové finance již do starých fondů nepůjdou a nové projekty se budou vyhlašovat podle nové úpravy, kterou projedná Evropský parlament. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji, pane ministře. Já jsem svým rozhodnutím číslo 5 ze dne 13. ledna 2014 tento návrh přikázal k projednání výboru pro evropské záležitosti a stanovil mu k tomu lhůtu do 5. února tohoto roku. Výbor návrh projednal a přijal usnesení, které vám bylo rozdáno jako tisk 80E/1. Prosím zpravodaje výboru pana poslance Benešíka, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Sněmovny. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, přeji vám dobré ráno. Tento tisk, jak říkal pan předseda, byl přikázán výboru pro evropské záležitosti k projednání. Výbor se jednoznačně ztotožnil se stanoviskem Ministerstva vnitra, potažmo vlády, a samozřejmě doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které zatím nemám žádnou přihlášku, tím pádem rozpravu končím. Zeptám se pana ministra, popřípadě pana zpravodaje, zda chtějí závěrečné slovo.